Děkuji. Stanovisko výboru jsme již slyšeli. Prosím stanovisko ministerstva. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Výbor nepřijal stanovisko.

A já bych chtěl vysvětlit všem poslancům, o čem budeme hlasovat. Prosím stanovisko ministerstva. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Takže o této námitce budeme hlasovat. Zahájil jsem hlasování o námitce. Kdo je proti?

Námitka byla přijata. Hlasování tedy budeme opakovat. Prosím, pane zpravodaji, o nové uvedení.

Pane zpravodaji?

Já požádám legislativu.

Děkuji. Stanoviska jsme slyšeli. Takže já zahajuji hlasování číslo 93. Kdo je proti?

Prosím další návrh. Nebylo přijato stanovisko. Prosím stanovisko ministerstva. Děkuji. Já zahajuji hlasování číslo 94. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Nebylo přijato stanovisko. Pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem. Jen pro upřesnění. Děkuji.

Kdo je proti? V hlasování číslo 95 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 80. Návrh nebyl přijat. Nebylo přijato stanovisko. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Kdo je proti? V hlasování číslo 96 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 81, proti 80. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Děkuji za slovo. Děkuji.